Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 49 poslanců. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jiřího Miholu a poslance Víta Rakušana. Má někdo jiný návrh?

Kdo je proti? Hlasování číslo 1. Přihlášeno 114 poslankyň a poslanců, pro 110, zdrželi se 4. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 31. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jiřího Miholu a poslance Víta Rakušana.

Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Znovu zagonguji, poprosím vás o to, abyste se ztišili, a budeme hlasovat o pořadu schůze. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pořad schůze byl schválen.